Nyní je přihlášen pan kolega Plíšek, ale vnímám to tak, že pan kolega Chvojka chce faktickou?

Měl jsem podobnou připomínku jako můj předřečník. Já jsem upozorňoval už při projednávání v Poslanecké sněmovně, že na jedné straně zavádíme volební limity na výdaje stran na volební kampaně a na druhé straně umožňujeme, že ten zákon je velmi děravý a dá se v celé řadě věcí obcházet. Na jednu takovou věc přišli senátoři. Mně to přišlo docela hodně absurdní, aby negativní kampaň konkurence na jinou politickou stranu byla připočítána té straně, o které je řeč nebo vůči které je ta negativní kampaň dělána.

Úřad si nepochybně ani neporadí s tím, když soukromé firmy budou platit a hradit volební kampaň, když soukromé firmy budou platit reklamní spoty a politici v nich budou vystupovat, jak jsme viděli v reklamě na vodňanské kuře. Takže takovýchto děravých míst tento zákon bohužel obsahuje velmi mnoho. Takže nechci, abychom tady říkali, že jsme udělali hodně pro nějakou transparentnost financování politických stran.

Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo. Byl jsem vyzván panem předsedou Stanjurou.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsa vyvolán touto debatou primárně ta inspirace je slovenská. Ano, přiznávám, byl to můj pozměňující návrh, nebyl součástí původního vládního návrhu, takže já bych k tomu měl hovořit, nikoliv pan ministr nebo pan kolega Chvojka. Není cílem se tady snažit regulovat a limitovat veškeré kampaně, protože těch třetích osob já budu používat termín třetích osob...

Otázka zní, kdybychom tuto úpravu neměli vůbec, mohly by to ty třetí osoby dělat? Zřejmě ano. A dokonce už i bez toho, že by byly aspoň registrovány. Takže není smyslem regulovat, ale je smyslem alespoň vytáhnout na světlo. A ta odpovědnost potom zbývá čistě politická, nikoliv už na straně toho úřadu. A věta, že se ty věci dají snadno obcházet... Ty se prostě obcházet dají. Ne všechny myšlenky, třeba na limity výše darů apod., byly ze strany hnutí ANO. Obcházet se bude vždycky.

Neexistuje asi úplně dokonalá právní norma, ale myslím si, že tento pozměňující návrh splnil svůj účel, a to, co si kladl za cíl, tzn. ztransparentnit ty finanční toky i u těch osob, které se Nyní faktická poznámka pana poslance Tejce, potom přednostní právo ministra vnitra a pana předsedy klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já myslím, že takto to dopadá vždy, když se podvolíme snaze vyhovět dobrým návrhům, které jsou podávány na poslední chvíli a nemají úplně přesně prověřeny všechny detaily. Nicméně na obhajobu toho návrhu bych řekl, že úplně nesouhlasím s tím, že lze vyložit návrh tak, že se ty limity, tak jak to zaznělo ze Senátu, takto sčítají. Nicméně asi se nestane nic, pokud ten návrh schválíme v senátní verzi, tzn. ve verzi, která je bez regulace třetích stran. Jediným řešením, o kterém jsem hovořil na výboru, je totiž řešení, které někteří označovali za protiústavní. A to je, že by po dobu volební kampaně, např. 60 nebo 90 dnů přede dnem voleb, nesměl nikdo jiný než registrované politické subjekty, které mají stanoveny limity, vést volební kampaň, která je samozřejmě definována. To je asi jediný účinný způsob. Nicméně byli jsme upozorněni na to, že by mohl být protiústavní, protože by narážel na právo vyjádřit svůj názor svobodně na téma voleb. To je bohužel problém, který tady je. Já jsem přesvědčen, že zavedení limitu pro politické strany je krok správným směrem. Nicméně uznávám, že tak jak o tom hovořil pan předseda Stanjura, tady může být riziko obcházení ze strany těch, kteří nebudou registrováni a především by neměli žádný limit. Takže určitě to je věc k zamyšlení. Ale jak říkám, myslím si, že za této situace je méně rizikové schválit návrh v senátní verzi. A nyní s přednostním právem pan ministr vnitra Milan Chovanec, poté pan kolega Stanjura. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ale ještě než začnete mluvit, požádám kolegy, aby zaujali svá místa a rozpustili ty hloučky po sněmovně. Hlasujeme velmi závažnou právní normu, na kterou platí mimořádná pravidla z Ústavy, tak jak již pan ministr ve svém úvodním slově řekl, protože není možné přehlasovávat Senát. A bylo by dobré, abychom to vnímali, protože to vážným způsobem upravuje politickou práci v České republice. Děkuji za klid. Prosím, pane ministře, máte slovo. Z mého pohledu tam došlo k tomu, že Senát de facto umožnil, aby politická strana odmítla tu negativní kampaň, protože kampaň třetích osob do výše 1,8 mil. půjde započítat pouze se souhlasem toho politického subjektu.